Také děkuji. Neregistruji žádné faktické poznámky ani žádnou přihlášku z místa, tedy končím obecnou rozpravu a ptám se, jestli je zájem ze strany navrhovatele nebo zpravodajů o závěrečná slova po obecné rozpravě. Pokud tomu tak není, nezazněly žádné návrhy, které by se měly nyní hlasovat, takže zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací i jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Prosím, máte slovo.

Také děkuji. Nyní prosím pana poslance Farhana do podrobné rozpravy. Já bych se zde chtěl přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu vloženému pod číslem 2804. Také děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Já bych se chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu, sněmovní dokument 2595.

Také děkuji. Prosím, pane poslanče. Děkuji.

Děkuji.

Děkuji. Prosím, pane poslanče.

Bližší odůvodnění: odkazuji na příslušný sněmovní dokument. Děkuji. Prosím, máte slovo.

Také děkuji. Nemáme žádné faktické přihlášky ani nikoho dalšího nevidím z místa, takže podrobnou rozpravu končím. Pokud tomu tak není, konstatuji, že nezazněly žádné návrhy, které bychom nyní měli hlasovat, a já tedy končím druhé čtení tohoto návrhu.